Takže my v těch věcech děláme konkrétní aktivní kroky.

Ani náhodou.

Já jsem tu rozhodne neřekl, že jste měl podepsat nějakou smlouvu za půl miliardy. Já jsem tu řekl, že jste měl to výběrové řízení dotáhnout do konce. To byla podle mě správná cesta. A jestliže to už pan ministr Toman takto připravil, tak jste to měl vylepšit a udělat to prostě lépe. Ale jít od toho, to byla ta chyba. Takže mně prosím vás nevkládejte do úst něco, co jsem neřekl. Neřekl! Nic takového, pane ministře, jsem neřekl.